Děkuji. Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové.

Z těchto dvou zdrojů se domnívám v souladu s tím, co tady říkal předřečník Radek Vondráček, že v podstatě ta žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání je velmi nekonkrétní a velmi obecná.

Proto vycházím ze svých omezených informačních zdrojů.

Načasování této akce Babiš před zahájením vrcholu předvolební kampaně určitě byl úmysl. Naši političtí rivalové si správně uvědomili, že neexistuje mnoho způsobů, jak zastavit hnutí ANO, aby nevyhrálo volby. V minulosti se už několikrát s úspěchem bohužel podařilo vtáhnout policii do politické hry.

V případě vydání pánů poslanců Babiše a Faltýnka je situace ještě horší než v případě pana Paroubka.